Stanovisko? Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh. Děkuji. Jedná se o pozměňovací návrh skladování hnojiv na stejné ploše již po třech letech, nikoliv po čtyřech. Stanovisko? Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Poslední návrh. Děkuji. Stanovisko? Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.